A druhá poznámka.

Tak to je právě důkaz toho, že to funguje. Ne že to nefunguje!

Takže já jsem trochu nepochopil to, že ty příklady, které zde byly uváděny, byly uváděny jako příklady toho, že to nefunguje. Já si naopak myslím, že to byly příklady toho, že to funguje velmi dobře.

Prosím, máte slovo. Dnes je řada pozitivních zpráv ze světa zaměstnaneckých benefitů a důrazu na to, aby pracovní prostředí bylo co nejlepší, právě díky nízké nezaměstnanosti. Ale tak tomu nemusí být vždy. A ten druhý bod ke statistikám.

V obecné rozpravě pan poslanec Juříček, po něm pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za druhé, něco o našich firmách, o podnicích. Za třetí, jak se na nás dívá svět. Ano, musím potvrdit slova Zbyňka Stanjury, že tady existoval nepsaný úzus, že pokud se zaměstnavatel se zástupci zaměstnanců na něčem nedohodnou, tak vláda ani koalice do toho nevstupuje. Já si samozřejmě uvědomuji, že jsem koaliční poslanec a že v žádném případě nechci demontovat jakoukoliv stabilitu existující vlády a existující koalice, ale od začátku jsem říkal, že tohle je opravdu nešťastný krok. Skutečně takhle to vždycky bylo. Já byl ten partner, dříve Jarda Zavadil a Pepa Středula, a vždycky jsme měli konsenzus, a když byl konsenzus a dohoda, tak se nakonec na tripartitě řeklo: ano, vládo, my si přejeme oboustranně udělat tento krok.

Druhá věc, jak vypadá situace v podnicích.

Ale stále to opakuji s jakousi naivní tezí, že je možné naučit každého člověka pracovat.

Co se týká toho, proč i hospodářský výbor se postavil proti. Protože to může mít významný dopad do státního rozpočtu.